Pracuji jako vedoucí posudkový lékař. Souhlasím s vámi, že opatření vedení resortu pouze oddalují kolaps a nejsou žádným řešením. Na kritickou personální situaci lékařské posudkové služby upozorňuji na různých úrovních již delší dobu. Veškeré problémy současné lékařské posudkové služby v oblasti personálního zabezpečení posudkovými lékaři pramení z toho, že kompetentní osoby, tím míním vedení resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, neřeší příčiny hrozícího kolapsu lékařské posudkové služby. Pokouší se hasit dílčím způsobem následky dlouhotrvajících negativních skutečností, které vedou ke zhroucení systému posudkové činnosti. Základní problém vidím v té skutečnosti, že posudkový lékař že posudkový lékař není zdravotnický pracovník, ale státní zaměstnanec ve služebním poměru ve smyslu služebního zákona. Nízká atraktivita našeho oboru je dána třemi faktory. Nevztahují se na nás platové tabulky pro zdravotnické profese, tudíž jde mimo nás i mediální a politická debata o navyšování mezd v oblasti zdravotnictví. Za druhé profesním postavením. Jsme státní úředníci ve smyslu služebního zákona, nikoli lékaři ve smyslu zákona o zdravotnických zařízeních.

Ve zkratce. Jako systémové řešení vidím návrh, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zřídí v rámci své působnosti k plnění úkolů lékařské posudkové služby organizační složku státu s názvem třeba Zdravotnické zařízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Je to analogie Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Bohužel musím konstatovat, že posudkoví lékaři nemají dostatečně autoritativní hlas, který by se stal rovnocenným partnerem při řešení této krize.

Bohužel jsem nebyl vyslyšen a ani se mnou o tom nebylo diskutováno. V současné době Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila realizační plán k řešení nepříznivé personální situace lékařské posudkové služby. Dále ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení zveřejnil cestou okresních ředitelů návrh opatření ke snížení dlouhodobé pracovní neschopnosti. Jako způsob snížení dlouhodobé pracovní neschopnosti navrhují jednorázovou masivní kontrolu dodržování režimu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

A dále vytvoření standardu na léčbu dlouhodobé pracovní neschopnosti nacházejícího se v určitém období dlouhodobé pracovní neschopnosti. Nikde jsem nezaznamenal větší diskuzi, eventuálně oponenturu ze strany posudkových lékařů. Na krajských poradách vedoucích posudkových lékařů se prostě pouze opatření sdělila.

Mám zde samozřejmě ještě více takových dopisů, nicméně je číst nebudu.

Ta změna je opravdu, dá se říci, připravena, leč ne tak, jak si představuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám paní poslankyně. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl jsem tak učinit už minule, ale nedostal jsem se na řadu. Proto využiji svého přednostního práva a navrhnu legislativně technickou úpravu, která je nutná. Je skutečně technická. Původní návrh, se kterým přišlo Ministerstvo vnitra, obsahoval ustanovení o tom, že by mělo být možné určitému typu zaměstnanců dát náborový příspěvek až sto tisíc korun. My jsme se rozhodli, že takový náborový příspěvek zaveden nebude, nicméně je třeba upravit i navazující ustanovení tak, aby bylo zcela zřejmé, že tento bod byl vypuštěn. Proto tedy navrhuji, aby v případě přijetí pozměňovacích návrhů pod písmeny AA byly provedeny následující legislativně technické úpravy.

Jak už jsem řekl, ty legislativní úpravy reagují na nezahrnutí institutu náborového příspěvku do pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru. Jelikož institut náborového příspěvku v pozměňovacích návrzích obsažen není, není třeba, aby rejstřík státních zaměstnanců obsahoval údaj o poskytnutí náborového příspěvku. Omlouvám se za zdržení, ale bylo nutné ten návrh načíst přesně pro legislativu. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím pana poslance Klána. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, se zájmem jsem vyslechl odpověď na můj dotaz, který tady byl vznesen, když se tento zákon projednával naposledy, kdy jsem tady měl půlhodinový projev. Se zájmem jsem vyslechl odpověď paní poslankyně Golasowské vaším prostřednictvím k té systemizaci.

Nicméně ten paragraf 18 jde proti ideji odpolitizování státní správy. To já prostě odmítám. Já prostě tenhle pozměňovací návrh nepodpořím. Říkám to tady na rovinu, protože to jde proti ideji odpolitizování státní správy.